Děkuji za pochopení. Prosím, pokračujte. Já děkuji, pane předsedající.

K proceduře pan předseda Stanjura vystoupí. Prosím, pane předsedo. Tak já mám dvě možnosti.